Myslím si, že střet zájmů byl dlouhá léta měněn pouze dílčími novelami. Myslím si, že to nebylo úplně šťastné, a myslím si, že potřebujeme komplexní úpravu, která ten návrh zákona zmodernizuje, a bude Česká republika patřit mezi země, které jsou maximálně transparentní z hlediska majetkových poměrů a příjmových poměrů veřejných činitelů. Máme před sebou druhé čtení tohoto návrhu zákona. Jsem připraven poté, kdy budou předneseny všechny pozměňující návrhy, abychom jednali o tom, jak co nejlépe zákon zlepšit a jak co nejlépe zamezit střetu veřejného a privátního zájmu včetně situací, kdy privátní zájem má podobu konkrétního podnikání nebo vlastnictví v akciových společnostech.

Děkuji za slovo. Na zastupitele jednotlivých měst a obcí vymýšlíme co nejpřísnější kritéria, ale v případě, že se jedná o mnohonásobně větší finanční prostředky, v případě, že některá z osob vládních činitelů případně podniká, pak v tom nečiníme nic. Pan ministr Dienstbier, musím říct, že neprojevil žádný velký zájem o to, tuhle situaci řešit. Slovo má pan předseda vlády. Děkuji. Myslím si, že bychom neměli měřit rozdílným metrem. A to, co mohu říci, je, že nás čeká druhé čtení návrhu zákona. Já podporuji to, aby ten zákon, tak jak ho vláda předložila, aby byl schválen, a nebráním se tomu, abychom debatovali, eventuálně schválili pozměňující návrhy, které zabrání tomu, aby se měřilo rozdílným metrem. Ano, pojďme ten návrh schválit v takové podobě, která bude vyvážená a která bude spravedlivá vůči všem. A souhlasím s tím, že ten princip zvyšování přísnosti s významem veřejné funkce je namístě. To je namístě. A samozřejmě že pro nejvyšší ústavní činitele včetně členů vlády musí být uplatňována přísná kritéria, a pokud budou přísnější než u zastupitelů měst a obcí, tak si myslím, že to také není špatně. Děkuji a prosím pana poslance Josefa Nekla, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo vlády, obracím se na vás s dotazem, který trápí nejednoho našeho spoluobčana. Jde o neochotu a liknavost při vypořádání pracovních úrazů a náhrady ušlého výdělku. Většinou těch, kteří poctivě pracovali pro své zaměstnavatele, při výkonu práce se zranili s trvalými následky a zaměstnavatel se chce vymanit z odpovědnosti z tohoto pro něj plynoucí. Nedávno jsem o tom viděl pořad v televizi a se stejným problémem jsem se setkal i ve svém volebním obvodě.

Opakovaně výpověď v roce 2013, kdy nebyla zaměstnanci nabídnuta odpovídající náhradní práce. Okresní soud rozhodl ve prospěch zaměstnance. A hra začíná znovu.

Proto se ptám vás, vážený pane předsedo vlády, jaké právní prostředí je nastaveno ve prospěch potřebných. Proč zcela jasná záležitost se vleče šestým rokem? Přemýšlí vláda o tom, že příští vypořádání těchto nároků převezme správa sociálního zabezpečení? Po intervencích na Ministerstvu spravedlnosti nemůže ovlivňovat nezávislé soudy k urychlení projednávání a Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá dostatek prostředků k nápravě. Je třeba najít cestu k právní ochraně postiženého zaměstnance. Prosím pana předsedu vlády.

V případě, že zaměstnanec nesouhlasí s tím, jak zaměstnavatel posoudil úraz, který se mu stal, tak rozhoduje soud. V případě, že zaměstnanec nesouhlasí se zaměstnavatelem, může podat žalobu k soudu. V případě, že zaměstnavatel ten pracovní úraz uzná, dochází k jeho odškodnění. V současné době ten systém vypadá tak, že odškodnění vyplácí buď Česká pojišťovna, nebo Kooperativa, podle toho, u koho je zaměstnavatel pojištěn. V některých případech se stává, že tyto pojišťovny nechtějí pracovní úraz uznat, ačkoli k tomu nemají žádné oprávnění. Tento systém byl v minulých letech často kritizován. Bohužel nedošlo zatím k tomu, aby tady byl tento systém jasně definován pro příští období. My jsem o tom začali debatu v rámci vládní koalice. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo analytický materiál, kde navrhlo několik variant možného vývoje systému úrazového pojištění v České republice. A nakonec tedy vláda na základě tohoto materiálu rozhodla o tom, že by systém odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání měl přejít na Českou správu sociálního zabezpečení. V současné době má Ministerstvo práce a sociálních věcí za úkol připravit návrh konkrétní legislativy a tato legislativa potom bude předložena do parlamentu.

My jsme v minulosti vedli debaty o tom, jestli by nestálo za to, aby v oblasti, která se týká pracovněprávních sporů, nebo sporů, které se týkají právě nároků zaměstnanců vůči zaměstnavatelům, nemohly tady fungovat speciální soudní senáty, které by se zabývaly právě i otázkami pracovního práva nebo nároků, které vyplývají z pracovních úrazů, ale tato myšlenka se zatím neprosadila. To znamená, máme tady systém obecných soudů. A to, co oprávněně občané často kritizují, je příliš zdlouhavý způsob, jakým dnes u nás obecné soudy rozhodují. Děkuji, pane předsedo vlády, za vaši odpověď.

To teď asi tady nevyřešíme.

Vážený pane premiére, dovolte mi, abych se na vás obrátila s interpelací ve věci vylidňování venkova. Já tento jev, jeho kvalitativní i kvantitativní rozměr považuji za závažný, a myslím, že je potřeba mu čelit. Některé kroky této vlády ve mně vyvolávají obavu, zda můj názor vláda sdílí.

Všechny tyto problémy rozhodně nenapomáhají tomu, aby lidé chtěli na venkově zůstat.